Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk, poté s přednostním právem pan zpravodaj. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já doufám, že mi budou stačit dvě minuty ve faktické poznámce. Celá podstata problému je podle mého soudu o tom, jestli je tady dostatečné konkurenční prostředí. Já tvrdím, že ne, a to mezinárodní srovnání v rámci evropských států ukazuje, že tomu tak skutečně není. Chtěl bych podotknout, že úloha Českého telekomunikačního úřadu, jedna z nejdůležitějších úloh, je nahrazovat svou regulatorností, svou regulační činností právě nedostatek konkurence. Tady došlo k naprostému selhání, a k tomu selhání došlo i u nás u všech. Chci tady odkázat na rok 2015, kdy kontrolní výbor jednoznačně přijal usnesení o tom, že jsou tady závažné pochybnosti o tom, jakým způsobem funguje trh v oblasti elektronických komunikací, a reagoval na to tak, že podal podnět Úřadu na ochranu hospodářské soutěže už v roce 2015. Já jsem byl svědkem a věřím, že mnozí kolegové z kontrolního výboru mě podpoří či dosvědčí má tvrzení, kdy jsme byli svědky, kdy během jednání na kontrolním výboru se on line na internetu měnily ceníky tak u jednotlivých mobilních operátorů, aby to skutečně nevypadalo, že mají kartelovou dohodu na tom, jak mají vypadat jednotlivé ceny volání, jednotlivé tarify, ať už ty neomezené, či přenosy dat. Ten problém tady existuje, ten problém je tady všudypřítomen a já znovu tady upozorňuji na to, že tady byl nečinný Český telekomunikační úřad, který to má v popisu práce ze zákona nahrazovat nedostatky konkurenceschopnosti svou regulatorní činností. My jsme ho k tomu vyzývali, upozorňovali. A nejhorší na tom je, že to bylo posvěceno i Úřadem na ochranu hospodářské soutěže v situaci, kdy jsme jednoznačně deklarovali, kdy jednotlivé ceníky nejobvyklejších a nejvíce používaných tarifů se prostě kryly na desetiny haléřů. Také vám děkuji. Děkuji za slovo. Já bych reagoval pouze na dvě věci. Snad nikdo tady asi neříkal, snad ani zástupce předkladatele nebo pan předkladatel, že by měly díky tomuto zákonu klesnout ceny za volání, za hovory nebo za data, ale tímto zákonem zcela jasně směřujeme k rozbití oligopolu, který tady už dlouhá léta panuje a rozděluje si ten trh.

A ještě bych si dovolil doplnit nebo trošku poopravit pana předsedu hospodářského výboru Pilného.

A pan kolega Pilný tam seděl, nerozporoval to, ani se nezeptal, ani na to nereagoval.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že by si pan zpravodaj měl srovnat nějakým způsobem noty.

To, co ovšem nás nikdo nenutí, je přechod na novou formu terestrického vysílání. To jsou dvě různé věci a bylo by dobře, kdyby to pan zpravodaj pochopil. Také vám děkuji. A nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Adamec a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové.

Já to načtu v podrobné rozpravě.

Děkuji.

Může to omezit, dejme tomu, zavádění nových technologií, inovací, protože každé zavedení nové technologie je vždycky rizikové.

Já si myslím, že tady je potřeba fakt zvážit tu míru.

Já si opravdu nemyslím, že sankce má být likvidační.